Ne, nejde tedy jenom o Jiřího Fajta, který si údajně protiprávně přisvojil finanční zdroje na úkor zaměstnanců, což dovozuje příslušná kontrola. Jde především o prapodivné penězovody, kterými mizí miliony z kapes daňových poplatníků. V naší zemi by však příslušné zákony měly platit pro každého. Vše nasvědčuje tomu, že si to i stávající ministr kultury plně uvědomuje. A právě tímto konstatováním chci svou interpelaci i na ministra kultury ukončit.

Děkuji za pozornost.

Ano děkuji. Já pořád trvám na tom, že jsem rád, že se tady mluví o Národní galerii a že se tady mluví o finančních prostředcích, které se týkají kultury a kulturních institucí, protože mi připadá, že by to mělo být téma, které tady zaznívá častěji, než tady dosud zaznívalo.

A dokonce právě tím vyvolala jakýsi pocit, že se za tím něco skrývá, nějaký jiný konkurenční boj mezi galeriemi a podobně. Takže mě vlastně vadilo ne to, že to udělala, ale to, že vlastně tím vyjádřením příliš obecným a takovým zahaleným vytvořila podezření, že se opět v Národní galerii děje něco, co je netransparentní a čemu veřejnost nemůže rozumět. To byla moje výhrada. Já jsem byl přesvědčen, že od prvního okamžiku se mělo říct jasně: tady někdo porušil toto, toto, to, co jsem říkal jasně, porušil etický kodex. A etický kodex v takovýchto institucích znamená hodně.

Opakuji, když někdo prostě vystavuje ve špičkové instituci, tak cena děl toho dotyčného třeba roste o 20 % nahoru v těch privátních galeriích. To znamená, že to má takovéto konkrétní dopady. A tady se tohle musí oddělit. Musí se oddělit galerie, která hospodaří s veřejnými prostředky, a musí se oddělit ten svět obchodu a byznysu. To není jednoduché, ale na druhé straně to existuje ve světě. Ve vážených institucích každý ví, že jsou věci, které může dělat, a jsou věci, které dělat nemůže.

Já vím, že paní

Prostě provedla celou řadu takových racionalizačních kroků, které se týkají techniky řízení, které se týkají finančních prostředků a zacházení s nimi.

Ty kroky by měly být srozumitelné i proto, protože bych stál o to, aby Národní galerie se stala oblíbenou institucí v Česku, kterou lidi rádi navštěvují.

To je něco, co bych chtěl změnit. A základem toho je ta důvěra, kterou ta galerie má. Proto si myslím, že mluvit o tom, vyjasnit to a ukázat, že dneska ty věci jsou transparentní, je pro mě strašně důležitá věc, a proto jsem rád za tuhle interpelaci i za to, že na to mohu reagovat. A tady to, co se říkalo, že nemáme vyšetřovat. Rozumíte, v každé takové instituci jste přece v situaci, že si říkáte, jak budu s těmito zjištěními zacházet.

To je něco, co musíte vždycky znova zvažovat. My nejsme samozřejmě vyšetřovatelé, ale vždy si musíme říci, na jaké úrovni jsou ta naše zjištění, jestli je to to, co má smysl z toho dělat podezření ze spáchání trestného činu a podobně. Já se domnívám, že s tím se musí zacházet velice opatrně. Víte, že v minulosti se tady rozdávala trestní oznámení. Bylo trestní oznámení na pana Fajta, bylo odloženo. Trestní oznámení, které se podávalo v Olomouci, taky se to všechno odložilo. To není tak, jako že bych mohl rozdávat trestní oznámení na potkání. Beru to jako něco, co je velice vážná věc, to potom padá i na pověst toho člověka a má to celou řadu důsledků. Takže to je, nezlobte se, ale to už je prostě na posouzení, které máte v takové situaci, abyste si řekli, kam až daleko půjdu.

Tím jsem si jist. Ale nechci jenom tak rozdávat trestní oznámení, jako se to dělalo v minulosti, která se potom odkládají. A vy, když podáváte trestní oznámení, tak musíte přesně říci, kde se ten trestný čin stal, mezitím, jestli byl podvod, kdo byl podveden. Musíte uvést celou řadu věcí, aby to trestní oznámení mělo smysl. Proto si myslím, že člověk v tomhle musí postupovat velmi zodpovědně. To podle mě takhle jednoduché prostě není. Ale já si myslím, že postupujeme nejlépe, jak jsme schopni, a že i v tomto případě jsme udělali přesně to, co jsme měli. A stejně tak jsem rád, že se tady dneska mluví také o finančních prostředcích pro kulturu.

Rozumím, pane předsedající, já to tedy rychle ukončím. I když já jsem tam tu souvislost viděl, ale přesto to ukončím. A mohu tady garantovat, že pokud se někdo bude snažit angažovat v tom, abychom měli co největší prostředky a abychom je dokázali co nejlépe používat, tak já tyhle poslance vnímám jako své spojence.